I tento materiál uvede pan ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky podává zejména informace o stavu a vývoji kriminality a opatření, která by měla vést k jejímu snižování. Ministerstvo vnitra ji předkládá vládě a Poslanecké sněmovně každoročně, a to od roku 1993.

Počet i podíl recidivistů byl v roce 2013 nejvyšší v historii České republiky. Dosavadní opatření proti recidivě v trestné činnosti se ukazují ne jako úplně účinná. Rozhodná a mezinárodně koordinovaná protiopatření vyžaduje strmý nárůst počtu vietnamských státních příslušníků, kteří jsou pachateli, a to především drogové kriminality.

Výsledkem byla řada protiromských demonstrací.

Bylo zajištěno celkem 8,5 miliardy korun.

Její předchozí nárůst se podařilo eliminovat a podle údajů za první pololetí došlo dokonce k poklesu celkové kriminality, a to o 8 procent. Zpráva byla projednána a vzata na vědomí vládou, a to usnesením č. 345 ze dne 12. května 2014.